Zdá se, že je zájemce.

Mám tam, že jsem nehlasoval. Každopádně zpochybňuji hlasování. Děkuji.

Nejprve hlasováním rozhodneme o námitce pana poslance Klause. Počet se již ustálil.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Zdá se, že je zde opět žádost o kontrolu záznamu o hlasování. Výsledek byl velmi těsný.

Děkuji.

Jak chtěl hlasovat, je mi celkem jedno.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Poprosím vás, abyste se přihlásili znovu.

Budeme hlasovat znovu.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Už zde nevidím nikoho, kdo by chtěl kontrolovat záznam. Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, která chce bod 66, sněmovní tisk 296... Tak, ještě je zde... Já se velice omlouvám. Teď jsem na sjetině viděla, že jsem se zdržela, což jsem tedy vůbec neměla v úmyslu.

Opravdu jsem hlasovala pro. Na sjetině mám, že jsem se zdržela, takže dávám námitku. Děkuji. S přednostním právem pan ministr.

Nicméně, pane ministře, kdybyste poslouchal mou kolegyni, ona to opravila včas ještě před vaším vystoupením. Tak jsme si to, doufám, vyjasnili.

Děkuji. Budeme tedy hlasovat o námitce. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom vyhověli námitce paní poslankyně Vrecionové.

Námitka byla přijata. Poprosím vás do třetice o nové přihlášení.

Počet přihlášených se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu. Už ho nebudu opakovat, všichni ho známe. Kdo je proti?